Paní ministryně mi vlastně tady odpovídala na něco jiného, než jsem se ptal. Paní ministryně se věnovala ve svém vystoupení i tomu, že ona nemůže vstupovat do živých kauz. Ale to já jsem po ní absolutně nechtěl.

A bohužel se stalo, že i Finanční správa oslovila svatebčany, kteří měli hostinu doma. Navíc jsou to informace, které nemají s výběrem daní vůbec nic společného. Co má s výběrem daní společného, abych sdělil, kolik jsem měl na své svatbě osob? Je to skutečně relevantní? Také jsem se ptal paní ministryně, jestli se skutečně domnívá, že svatebčané jsou povinnými osobami podle § 57 daňového řádu, a dokonce jsem zde citoval uznávaný komentář Baxa a spolek autorů, kde je paní ministryně spoluautorkou, z kterého vyplývá, že povinnými osobami nejsou, a zda paní ministryně považuje postup za přiměřený. Já jsem čekal jasnou odpověď. Já nepopírám, že se musí proti daňovým únikům bojovat, ale je otázkou, jestli účel, byť bohulibý, světí prostředky. Písemná i ústní odpověď paní ministryně ve mně zanechala dojem, že opět obhajuje postup Finanční správy, že nekriticky přistupuje k tomu, co se stalo. A mě tím překvapila dokonce dvakrát. Já jsem opravdu myslel, že v první písemné odpovědi, případně zde, řekne, že to byl exces, který se nebude opakovat, a že učiní takové kroky, aby se to skutečně neopakovalo. Místo toho jsem se dočkal pouze nekritických slov ohledně postupu Finanční správy, bagatelizace celého postupu Finanční správy.

A co je zaslat výzvu 95 novomanželským párům, dokonce i těm, co měli hostinu doma? To je co? Prosba, jak to nazvala ve své tiskové zprávě Finanční správa? Prosba pod hrozbou pokuty pod krycím názvem výzva? Je to nechutný příklad zneužívání postavení státní moci a pravomocí. Je to symbol agresivního přístupu Finanční správy posledních let k našim občanům, kdy si své nástroje a pravomoci vykládá velmi extenzivně a v neprospěch daňových subjektů. Státní správa by se měla chovat přiměřeně a přiměřenost v tomto případě je opravdu na míle daleko. Dnes dokonce vyšel článek na iRozhlasu, kde finanční ředitel Janeček obhajuje celý postup Finanční správy a považuje ho za správný a zákonný. A možná za to probíhají zprávy, že pan generální ředitel Janeček odchází na vlastní žádost a za odměnu, za splnění rozkazu, který zněl jasně, získá místo ředitele Finančního úřadu v Českých Budějovicích. Já jsem se chtěl na to paní ministryně zeptat, zda je to pravdivá informace.

Nejen že mě to mrzí, mě děsí, že se zde podporuje zvyšování státní moci a nadužívání pravomocí na úkor práv občanů. A to pro naši demokracii považuji za velmi, ale velmi alarmující. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Chci navrhnout usnesení, ani tak ne kvůli odpovědi paní ministryně, i když podle jednacího řádu je to takto napsáno, ale navrhuji usnesení, abychom nesouhlasili s odpovědí podle § 112 odst. 5 jednacího řádu, a navrhuji to z toho důvodu, abychom aspoň my v naší slovutné Sněmovně dali signál Finanční správě tímto nesouhlasným usnesením, že toto už bylo přes čáru. Já věřím, že mě v tom napříč politickým spektrem podpoříte, pokud se také domníváte, že tento postup byl přes čáru. Já také děkuji. Takže budeme hlasovat. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Pro ty, co přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku Sněmovny s odpovědí na interpelaci paní ministryně. Jelikož se nám počet ustálil a je nás dost, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro nesouhlas.

Já vám děkuji.

Je to interpelace na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A v tom centru jsou zcela bezkonkurenčně dvě budovy v nejhorším stavu. Obě patří státu. A druhá, a to je ještě horší, jedná se o kulturní nemovitou památku, kterou má ve správě Slezské zemské muzeum, které patří pod Ministerstvo kultury.

Proto jsem interpeloval pana ministra, který je samozřejmě ve funkci velmi krátce a nenese odpovědnost za ten stav, ve kterém se památka nachází. Neexistuje žádný časový harmonogram opravy této nemovité památky. A to je věc, která by se měla změnit, a k tomu už kompetenci pan ministr kultury bezesporu má. Musím říct, že veškeré přípravné práce na rekonstrukci Blücherova paláce probíhaly za minulého vedení Slezského zemského muzea.

Od té doby ta otázka vlastně stagnuje.